Kromě domácností budou odškodněny veřejné a soukromé nemocnice, školy, školky, nevládní organizace i veřejní poskytovatelé sociálních služeb.

Zase opět emisní povolenky.

Vláda tímto vyčlenila přibližně 70 milionů eur na pomoc pro nejvíce postižená hospodářská odvětví, zejména to bylo směřováno do sektoru zemědělství.

Dále je to obdobné, jako to bylo v Rumunsku, protože opět Španělsko uplatňovalo systém ostrovního systému, takže co Portugalsko, to samé Španělsko.

Aby bylo zajištěno správné fungování systému, dodavatel poslední instance, kterým národní regulátor přiděluje zákazníky zkrachovalých firem novým poskytovatelům, zvažuje vláda nabídnout státní půjčky energetickým společnostem, které přebírají zákazníky od firem, které zkrachují kvůli vysokým velkoobchodním cenám zemního plynu. Nebudou však žádné odměny za selhání nebo špatné hospodaření a menším firmám nebude poskytnuta finanční pomoc.

Vláda také zachraňuje klíčové producenty CO2, tak aby se vyhnula narušení dodavatelského řetězce potravin.

A teď jenom jedna maličkost a to je věc, nad kterou se musíme zamyslet.

No a co můžeme dělat dále?

Ten projekt existuje, myslím, že i Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství se na něm podílelo, ale většinou to potom trošku narazí na odpor občanů. A vždycky asi bude velmi důležité, co získáme, o co přijdeme, do toho sestavit, nicméně ta voda je asi velmi důležitý takzvaný vyrovnávací zdroj. Co tu máme dále? Asi by se něco dalo postavit, ten výkon nepočítám.